52.

Prosím, aby se slova ujala ministryně spravedlnosti paní Helena Válková.

Ratifikace doporučena. Obdobně jako předchozí dohoda obsahuje poměrně rozsáhlý výčet všech možností i důvodů pro odmítnutí vyřízení takové žádosti. Nechybí zde ani odstavec, který upravuje hrozbu uložení nebo výkonu trestu smrti. Ani v této oblasti není zatím žádná dohoda uzavřena dvoustranná smlouva.

Je to samozřejmě konformní s naším novým zákonem o mezinárodní justiční spolupráci. Provádění této dohody bude v gesci Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra stejně jako ta předchozí smlouva. Bude to hrazeno z rozpočtů, které jsou plánovány.

Pane zpravodaji, máte slovo.